Finanční hodnota požadovaná společností PAN Solutions spol. s r. o. za úspěšné prosazení pozměňovacího návrhu je s ohledem na zákon o veřejných zakázkách zakázkou malého rozsahu, kde zákon nestanovuje pravidla pro toto zadávání, ale stanovuje si je každý zadavatel sám. Vysoká škola chemickotechnologická Praha má pro zakázky malého rozsahu vytvořenu vlastní směrnici upravující toto zadávání, kdy lze veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou pod půl milionu korun zadat na základě provedení průzkumu trhu.

Jestli je to jenom odměna této společnosti a poslanci, kteří se na tom ve výboru a při předkládání tohoto pozměňovacího návrhu podíleli, to dělali jenom pro dobré oči paní bývalé poslankyně z ODS, anebo jestli jsou zde konkrétní částky, které jsou vypláceny poslancům.

I tady toto mně připadá jako problematické. Nemyslím si, že ta příprava je transparentní. Respektive pokud by skutečně Rekonstrukce státu tuto netransparentní úpravu podporovala, tak bych tímhle chtěl vyjádřit veřejnou lítost nad podporou jakéhokoli z návrhů Rekonstrukce státu, protože bych se cítil Rekonstrukcí státu zmanipulován a vzat jenom jako jeden z prostředníků, kteří měli sloužit k tomu, aby se poté udělaly změny, které transparentní nejsou. Nyní má faktickou poznámku pan poslanec Urban. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že některé pozměňovací návrhy se tak trochu překrývají, chci říci následující věc. Já bych podporoval návrhy J5 a J6, které v podstatě řeší to, co jsem navrhoval ve svém pozměňovacím návrhu pod písmenem M, a preferoval bych přijetí toho znění, které je v návrzích J5 a J6, hlavně v té části, která se týká institucí, resp. firem, které mají obchodní či průmyslovou povahu.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl vystoupit ne teď jako zpravodaj garančního klubu, ale jako jeden z autorů tohoto zákona. Jsem rád, že zatím zákon o registru smluv žije ve smyslu toho, že plní svoji funkci, od 1. července loňského roku je účinný, a byť říkáme mnozí chybně, že smlouvy zatím nebylo nutné zveřejňovat a že vlastně povinnost zveřejňovat přichází až 1. července letošního roku, není to tak. Plní už ji osm měsíců. A sice internetové stránky Ministerstva vnitra nemusí být úplně přehledné, ale pokud byste chtěli využít možnosti vyhledávání, porovnávání, vidět, za jakých podmínek se kde nakupuje, jaké smlouvy se ve veřejné správě používají, jaké se tím pádem z veřejných prostředků financují, a teď nemyslím jenom jejich obsah, ale jejich formu a jejich znění, tak doporučuji k přehlednosti hlídačsmluv. cz, který z toho obrovského kvanta dat, která se nacházejí na stránkách Ministerstva vnitra na registru smluv, dělá smysluplný produkt.

Přistupovalo se k tomu. Přesto obavy setrvaly. Zákon byl předložen.